Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka, připraví se pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty. Já se omlouvám vám, paní předsedající, i panu kolegu Koubkovi, nicméně rád bych vám řekl věc, kterou nepokládám za marginální. Zhruba před dvěma hodinami nás tady první místopředseda vlády a ministr financí informoval o tom, že v roce 2012 vůči jeho osobě došlo k vážnému pokusu buď úplatkářství, nebo vydírání, když po něm byl vymáhán jeden milion eur úplatek.

Ale kdyby snad nekonalo, dovoluji si Poslaneckou sněmovnu informovat, že po konzultaci s právníky podávám do konce tohoto týdne trestní oznámení na neznámého pachatele za zjevný trestný čin buď úplatkářství, nebo vydírání. To se prostě musí prošetřit, to nemůže zůstat ve vzduchu.

Tuhle věc nemůžeme nechat bez prošetření a já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby mi v tomto úsilí byla nápomocna.

Prosím, vaše dvě minuty. Musím navázat na pana kolegu Kalouska.

Bylo to den před parlamentními volbami. Velký tlak vyvíjeli lobbisté, zmiňuje to v tisku Andrej Babiš, který říká, koho všeho obvolával. Tady ve Sněmovně to protlačovali zejména sociální demokraté, komunisté.

Já jsem se ho ptala, jestli to oznámil orgánům činným v trestním řízení. On řekl, že šel za nějakým notářem.

To je naprosto zřejmé, doložitelné, a proto velmi podporuji to, co tady řekl pan kolega Kalousek. Děkuji za dodržení časového limitu a nyní už s řádnou přihláškou pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Pokud se nepletu, tak zrovna pan zpravodaj tady dneska volal po dodržování pravidel, tak bych byl rád, kdybyste třeba během mého projevu, paní místopředsedkyně, zařídila to, aby Sněmovna dále pokračovala podle pravidel. Dámy a pánové, ministr financí veřejně lhal. Už to tady dneska opakovaně zaznělo. Stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu bylo souhlasné, pan ministr tvrdil, že bylo neutrální. Další lež, která zazněla z úst pana ministra financí, byla také řečena v médiích. V rozporu se svým veřejným slibem, že bude hlasovat pro ukončení podpory biopaliv, se on sám zdržel, klub jeho poslanců až na tři výjimky hlasoval v rozporu s veřejným slibem, že poslanci ANO budou hlasovat pro ukončení podpory, kterou navrhl poslanec hnutí ANO pan Karel Rais.

Hnutí ANO se na svých webových stránkách pyšní článkem z Hospodářských novin, který byl uveřejněn začátkem května. Pro ukončení podpory biopaliv je i ministr financí a předseda hnutí Andrej Babiš. Citace: